88.

Prosím tedy pana guvernéra České národní banky, aby zprávu uvedl. Pane guvernére, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení přítomní, abych netrávil příliš mnoho času, v tuto chvíli projednáváme zprávu o inflaci z prvního čtvrtletí, ale mezitím už vznikla zpráva o inflaci číslo dvě, takže já se pokusím zaměřit se na obě dvě, to znamená na aktuální vývoj české ekonomiky. Česká ekonomika se v loňském roce konečně odrazila ode dna hospodářského cyklu. Její růst ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zrychlil.

To bylo již dopředu signalizováno pozitivním vývojem průmyslové produkce, stavební výroby a další urychlení signalizovaly i maloobchodní tržby, které posledních šest měsíců rostou v reálném vyjádření.

Na trhu práce se však od počátku letošního roku v souladu s naším očekáváním a ve vazbě na rostoucí ekonomiku objevují jasné známky pozitivního obratu. O něm svědčí pozorovaný pokles sezónně očištěného podílu nezaměstnaných osob v lednu až květnu a snižování obecné míry nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí.